Snižujeme především výdaje, což je důležité z hlediska udržitelnosti, a velmi mírným způsobem rozloženým na všechny sociální skupiny tak, aby to nepostihlo ty nejslabší, upravujeme i příjmovou stránku státního rozpočtu tak, aby se celkové daňové zatížení občanů nezvýšilo. A v příštím roce, jak jsem vám tady na konkrétních číslech přesvědčivě ukázal, se také nezvýší. Není už zájem pana poslance o doplňující otázku, takže přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové a připraví se pan poslanec Jan Síla. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, vy jste si zakoupili na Úřad vlády sportovní vybavení pro Strakovu akademii v době, kdy máme největší zadlužení v historii této země, v době, kdy tvrdíte, že vláda bude šetřit na státu, ne na lidech.

Děkuji za dodržení času a nyní je prostor pro pana premiéra.

Máte taky starost o to, jestli chodím mezi lidi a mezi své voliče. Samozřejmě ano, chodím, ty názory slyším a asi slyším jiné názory než vy, protože spousta lidí vyjadřuje pochopení pro ta opatření a chápe, že se musí šetřit, což vy zjevně žádným způsobem schopni pochopit nejste. A teď já se nebudu pouštět do nějakých polemik a nebudu vám vracet stejně ostrými výroky, budu se snažit odpovídat naprosto věcně a konkrétně.

Samozřejmě asi chápete, i když nevím, ale předpokládám, že chápete, že premiér vybavení na Úřad vlády neobjednává, a není to ani moje role.

Už tam nebylo napsáno, že tyto služby jsou tam desítky let a že je naše vláda nezavedla, ale jsou to služby, které slouží zaměstnancům úřadu, jsou to komerční služby, zaměstnanci za ně platí, úřad je nijak nedotuje a jediný benefit je, že to mají ve své budově úřadu. Co se týče posilovny, ta má velikost 15 metrů čtverečních, je to jedna bývalá kancelář. Bylo plně hrazeno z Fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s vyhláškou Ministerstva financí, a to z prostředků tohoto fondu určených na zabezpečení kulturních, sociálních a sportovních potřeb našich zaměstnanců. Je potřeba říct, že tyto prostory používají zaměstnanci mimo pracovní dobu, což je zajištěno elektronickým systémem, který jim umožňuje vstup to znamená, když do prostoru vstoupí, jsou odhlášeni z pracovní doby, která se jim nepočítá do celkové pracovní doby. Co se týká konkrétního vybavení, tam jste lépe informovaná než já, ale já mám tady písemné podklady.

Takže je to z Fondu kulturních a sociálních potřeb, je to věc, která slouží zaměstnancům Úřadu vlády, tak jak je to v jiných institucích a podnicích a je to naprosto standardní.

Myslím si, že je dobře, že tam mají posilovnu a některé věci, pracují tam od rána do noci a často nad rámec své běžné pracovní doby, když jsou tam jednání, když je zasedání vlády. Pro ně to není jednoduché a myslím, že takováto maličkost, jaká vznikla na Úřadu vlády z Fondu kulturních a sociálních potřeb, by neměla vyvolávat závist, neměla by být předmětem posměchu, měla by být spíš těm lidem přána, měli byste mít pro to pochopení, stejně jako byste měli mít pochopení pro zaměstnance Poslanecké sněmovny a všechny další lidi, kteří prostě poctivě dělají svou práci. Mimochodem, když jsme u Úřadu vlády, tak byla to naše vláda, která rozhodla, že původní prostředky určené předcházející vládou na rekonstrukci, například zasedací místnosti vlády, nebudou na tuto rekonstrukci použity, ale použili jsme je na zateplení střechy Strakovy akademie z důvodu energetických úspor, na budovy a na provoz Úřadu vlády. Úspora po zateplení energie by měla činit přes 14 % a to si myslím, že není málo. Čili i tady se ukazuje, jak efektivně nakládáme s finančními prostředky. Děkuji a paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, předneste ji. Děkuji za slovo.

Paní poslankyně, není žádná ostuda mít podklady, mít čísla, všechno si nepamatovat, do nich se dívat.

A ano, měl jsem tu podklady, z kterých jsem mohl čerpat, a proto jsem vám mohl věcně odpovědět. Já jsem vám jenom z papíru, jak jste to vy formulovala, odpověděl nebo uvedl čísla a fakta, která nemohu a upřímně řečeno ani nechci nosit v hlavě. Já si myslím, že premiér nemá být mikromanažer, takového jsme tu už měli. Nedopadlo to úplně dobře, nechtěl bych se k tomu vracet. Úřad vlády má svoji vedoucí, Úřad vlády má svoje kompetentní profesionální pracovníky, kteří rozhodují o tom, jaké benefity se z Fondu kulturních a sociálních potřeb poskytnou zaměstnancům, a myslím si, že to je nejenom v pořádku, ale je to i dobré a měli bychom to těm zaměstnancům přát, jak už jsem to jednou řekl. Jestli lžeme, nebo nelžeme, jaké jsou okolnosti našeho úsporného balíčku, to si myslím, že především posoudí občané, posoudí to voliči. My se jejich posouzení nebojíme, my jim budeme trpělivě a poctivě vysvětlovat, jak jsme ta opatření udělali, proč jsme udělali.